Děkuji, pane poslanče. Vážené dámy, vážení pánové, před chvíli tady kolega poslanec komunistické strany vyjádřil překvapení, že tady poslanci debatují. Já si myslím, dokonce když to nazval slovem šaškárna, že to rozhodně nebylo moc originální. To slovo už jsme tady slyšeli, mám pocit, že naposledy včera v podobné konotaci, zpochybňování parlamentní demokracie. A já vyjadřuji určitou obavu, zda se nám tady nešíří nějaký virus proti demokracii. A rozhodně ho nešíří pan kolega Pilný, prostřednictvím předsedající. Takže bych poprosil, abychom byli velmi opatrní ve zpochybňování práv poslanců vládních či jakýchkoliv jiných stran vystupovat k čemukoliv. Děkuji, pane poslanče. S další faktickou poznámkou vystoupí pan místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip.

Předkládal jsem ho jako právník, jako advokát, který měl obavu, že tady vytváříme bílé koně tím, že ta občanka neobsahuje zásadní údaje o tom, jestli ten člověk je svéprávný, nebo je omezen na té svéprávnosti. Byl jsem šťastný a vůbec jsem netlačil na nikoho jiného, když se konečně prosadilo po jednání ve výboru, že se bude jednat o elektronickém občanském průkazu a že tam ty údaje budou moci být.

Ale za to, jak dopadl tento návrh zákona, nemohu.

To si opravdu ti, kteří to dělali, ze mě dělají legraci? Teď tomu nerozumím. Pan kolega Pilný je předsedou hospodářského výboru a jistě mohl mít vliv na to, jakým způsobem se bude dělat za prvé ten návrh zákona, za druhé jakým způsobem bude technická příprava na Ministerstvu vnitra.

A tohleto se mi opravdu nelíbí. Děkuji, pane místopředsedo.

Máte slovo. Kolegyně a kolegové, pane předsedající, paní a pánové, račme se vzájemně poslouchat. Pan kolega Klán přece, pane kolego Váňo, prostřednictvím předsedajícího, nenamítal nic proti tomu, že se tady diskutuje.

A takto pokračuje ta včerejší taškařice, ano, podtrhuji to slovo, co tady ve vládní koalici byla. A tak jenom potvrzujete, že to, co jsme tady v závěru včera řekli, že už se nic neudělá, že to nepřináší nic nového a je třeba se rozpustit, má reálný podklad. A panu kolegu Hájkovi chci poděkovat za to, že připomněl výročí VŘSR. Děkuji. Další faktickou poznámku tady mám přihlášeného pana poslance Klána. On to už tady předseda Kováčik řekl za mě. Mě jenom prostě udivuje, jak si vládní poslanci zamítají vládní návrhy. Přece jenom byste měli držet při sobě.

My často o tom spolu diskutujeme, bavíme se o tom i na výboru a prochází cokoliv, co je potřeba.

Já tady zastupuji samozřejmě občany České republiky a jde o to, aby oni měli jednodušší komunikaci s úřady.

To mě všechno bude zajímat v té rozpravě. Na to jsme si ještě neodpověděli. A je tady problém, že po dobu čtyř let se něco připravuje, dojde to do nějaké fáze, kdy se to má schválit, a vládní poslanec navrhne zamítnutí. Já vám také děkuji. Další faktická poznámka pan poslanec Koníček. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Vážený pane předsedající, já bych chtěl upozornit jenom na jednu nepřesnost ve vystoupení pana poslance Pilného. Ono ne každé výpočetní zařízení umí všechno.

Děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Ivan Pilný. Děkuji za slovo, pane předsedající. Pan poslanec Klán opět nevyužil možnost, a to v zájmu občanů této země, kterými tady hauzíroval, aby mi odpověděl, kam mám zapojit tu čtečku.

Nic proti této občance. A k tomu, co říkal pan předseda Filip. Já jsem se účastnil aktivně dlouhé měsíce diskuse s úředníky Ministerstva vnitra včetně ajťáků a snažil jsem se je přesvědčit, že to je nesmysl. Bohužel se mi to nepodařilo. To znamená, že nejen jako předseda hospodářského výboru, ale jako poslanec Ivan Pilný jsem udělal všechno možné pro to, aby ten zákon byl uveden do podoby, která dává smysl.

Takový přístroj má třeba tady můj kolega Kasal, který sedí vedle mě.

Ta zařízení, která jsem tady ukazoval, umožňují připojení pomocí bezkontaktního čipu, to ano, ale to ten zákon neobsahuje.

Děkuji za pozornost. Děkuji pane poslanče. Ne, stáhl, zrušil.